Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Mám tady jednu faktickou poznámku a další řádnou přihlášku do rozpravu.

Nyní máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ono to tak není. Výdaj a příjem oxidu uhličitého v lese je prakticky nulový.

Nyní pan poslanec Martinů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já si myslím, že důvod je pouze jeden.